Ne předsedy, tady respektujeme výsledky voleb, nicméně místopředsedy.

V každém případě můj hlas dostane, jinak bych tady ani nevystoupila, a myslím si, že by nás dobře jako Poslaneckou sněmovnu reprezentoval. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Pan poslanec Brázdil se hlásí s faktickou? Dámy a pánové, já se ujímám vedení schůze a budu se těšit na plynulou spolupráci. Děkuji. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Budu stručný. Navážu na to, co říkala milá kolegyně Válková.

Ale já jsem ho zažil i v situacích, ve kterých jste ho třeba ne všichni zažili. Zažil jsem ho jako reprezentanta České republiky v zahraničí a můžu vás ujistit, že jsme tedy rozhodně spolu nebyli na Machu Picchu, byť jsme byli v poměrně exotické cizině, ale byli jsme spolu na desítkách jednání, kde velmi důstojně reprezentoval Českou republiku, velmi důstojně reprezentoval Poslaneckou sněmovnu České republiky a dělal to způsobem, který nám získává přátele a získával přátele po celém světě. Dělal to s tou svojí pověstnou noblesou, se smyslem pro humor a myslím, a jsem o tom přesvědčen, že i v zemích, které jsou nám kulturně i nábožensky velmi vzdáleny, si vzpomínají, že tam přijel předseda Poslanecké sněmovny České republiky.

Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

No není! Je to Moravák.

Je to také můj kamarád.

Doufám, že se to nestane. Také děkuji, pane poslanče. Jenom připomínám, že oslovujeme kolegy a kolegyně mým prostřednictvím. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud se nikdo tedy nehlásí, rozpravu končím a poprosím pana předsedu o upřesnění. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Volební místnost je připravena. Nyní prosím, paní předsedající, o přerušení tohoto bodu k provedení volby.

V jednacím sále se tedy sejdeme v 16 hodin.